Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru stejně tak jako rozpočtového výboru pan poslanec Jan Volný.

Než bude otevřena rozprava, táži se pana navrhovatele, zda chce vystoupit před otevřením rozpravy. Já tedy otevírám rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku, hlásí se pan poslanec Fiedler.